Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci předsedkyně Poslanecké sněmovny já vás požádám o pozornost, abyste rozuměli tomu, co zazní. Já vás požádám, kolegové a kolegyně, abyste dobře poslouchali.